My nespoléháme na evropské řešení, my jsme připravili národní řešení, ale pracujeme na evropském řešení, a to je velký rozdíl. A pracujeme na evropském řešení, protože jsme přesvědčeni, že evropské řešení je levnější, efektivnější a výhodnější. Takže jestli chce někdo hájit skutečně národní zájmy, tak se musí snažit, abychom dosáhli evropského řešení a na jeho základě snížili ceny energií. Soupeřit v tom, jak budeme dotovat z čeho taky jak budeme dotovat vlastní průmysl a soupeřit v tom s Německem a dalšími bohatými zeměmi, považuji za nesprávnou cestu, a ta cesta, kterou jsme se vydali, už úspěchy nese. Podívejte se na ceny energií, na jejich pokles. Neříkám, že jsou tam, kde je chceme mít, ani zdaleka, ale už ty kroky, které jsme udělali na celoevropské úrovni, vedou k tomu, že cena elektřiny klesá.

Třikrát jsme svolali mimořádnou radu ministrů pro energetiku, x aktivit vzešlo z českého předsednictví, které fungují, které si ostatní země osvojily, a myslím, že obecný názor je, že české předsednictví právě v tomto směru mimořádně aktivní je. Jsme aktivní ve všech směrech, takže nespoléháme na evropské řešení, ale z hlediska zájmu České republiky ho považujeme za nejvýhodnější a nebudeme rezignovat na to, abychom ho dosáhli.

A takto bych mohl uvádět další čísla, která ukazují, že tady k žádnému nejenom dramatickému, ale ani negativnímu vývoji nedochází.

Naše nezaměstnanost je podle dvou různých statistik buďto nejnižší, nebo druhá nejnižší v celé Evropské unii. A je také potřeba mluvit se zaměstnavateli a s podnikateli. Já to pravidelně dělám, a když si poslechnete, co oni říkají, tak oni po nás naopak chtějí, abychom ještě liberalizovali pracovní trh a vytvořili lepší podmínky pro příchod lidí ze zahraničí, protože jim chybí pracovníci, protože jim chybí zaměstnanci.

Vidím, že pan poslanec Vích má zájem o doplňující otázku. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, paní předsedající.

Děkuji, pane poslanče, a poprosím pana premiéra o odpověď na doplňující otázku. Prosím, máte slovo.

Ale to, co mohu garantovat, je, že naše vláda dělá všechno pro to, aby k tomu kritickému vývoji nedošlo. Já už jsem tady zmínil řadu kroků, které jsme udělali, zastropování cen a to je taky důležité. Zastropování cen elektřiny a plynu neslouží jenom domácnostem a v kombinaci se státním obchodníkem veřejným službám, což je tedy mimochodem důležité i nepřímo pro podnikatele, ale umožňuje i díky těm opatřením, která jsme udělali, legislativě, kterou jsme si připravili, a rozhodnutím, která jsme připravili na evropské úrovni, slouží také přímo menším a středním podnikatelům, kterým významně pomohou. A pokud jde o ty velké, tak to je samozřejmě největší problém jak z hlediska evropské legislativy, tak z hlediska objemu finančních prostředků, který je na to potřeba, ale i tady se snažíme dělat kroky, které dělat můžeme, jak jsem vám některé z nich tady připomenul, včetně toho, co jsme udělali pro energeticky náročné firmy, včetně toho zase evropská věc Dočasný krizový rámec, které firmy chtějí, díky těm můžeme pomáhat i těm velkým a energeticky náročným, a Dočasný krizový rámec je do konce tohoto roku. Když se to povede, zase budeme mít větší možnost pomáhat firmám.

Děkuji za dodržení času a za odpověď. Nyní přistoupíme k šesté interpelaci, kterou si vylosoval pan poslanec Jan Síla, a bude interpelovat pana premiéra ve věci cenzury a její likvidace. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Vážená paní místopředsedkyně, vážený pane premiére, dovolte, abych vás znovu interpeloval, protože už jsem tak jednou učinil na toto téma, a to je cenzura.

Já jsem taky zvonil a mám pocit, že po třiceti letech je to tu zpět.

Skoro vždy jde jen o názory jiné, nadnárodním korporacím nevyhovující.